Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, budu jenom velmi stručný. Návrh představil pan navrhovatel.

Vláda popisuje některé problémy, které tím vznikají, ale současně k tisku nezaujala žádné zásadní stanovisko a bude záležet na nás, jak se s tím vypořádáme. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda, takže prosím, pane zpravodaji, máte znovu slovo. Prosím, teď nejsem zpravodaj, teď jsem pan poslanec Benda. Nechtěl jsem zneužívat své zpravodajské zprávy k tomu, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Praze jenom uškodí. Jenom uškodí ve všech směrech. Navíc důvodová zpráva je absolutně nepravdivá, protože prostě není pravda, že jedny volby navíc nebudou nic stát.

Navrhuji, abychom to zamítli. Žádný věcný ani jiný smysl to nemá, a proto si myslím, že takové návrhy přijímat nemáme. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát, po něm pan navrhovatel.

Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan navrhovatel, prosím. Pane poslanče, máte slovo. Já i přes vědomí toho, jak dopadlo hlasování o tom prvním zákonu, a protože ta diskuse, která teď nebyla, se de facto odehrála u toho tisku 124, dovolte mi, abych přece jenom vyvrátil a ohradil se vůči některým slovům, tvrzením, která zde zazněla. Já bych znova rád zopakoval: Praha je kraj, který se nazývá hlavní město Praha. Prostě vy se tváříte, že neexistuje zákon 347, několikrát jsem ho zde citoval. Pro to, aby to tak bylo, se retroaktivně změnilo a prohlásilo zastupitelstvo za krajským zastupitelstvem, ale když je taková vůle zákonodárců, nemám s tím problém.

Odpříště dělejme všechny senátní, parlamentní, krajské, obecní volby v jeden den a ušetříme nejvíc peněz.

Lidé spolu komunikují a jsou povinni komunikovat, když se nechají zvolit do funkce.

Já chci jenom ještě říct, zaznělo zde, že, a to tedy do jisté míry, ač tady mnozí hovořili v předchozím tisku o tomto tisku, tak já si dovolím říct dvě věci, a považuji to za povinnost, k tomu, co zde zaznělo předtím. Já prostě lépe řečeno, není pravda, že cizinci, státní občané nemohou volit podle toho. Nikdo zde nechce zabraňovat našim spoluobčanům jiné národnosti.

Což je konkrétní příklad z roku 2002. Takže přál bych vám být tím občanem. A upozorňuji vás, že mnozí nevědí, kam volí. Děkuji panu navrhovateli. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Svoboda. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.